A pokud bychom tyto návrhy akceptovali, tak by veřejné finance z roku na rok ztratily přes 20 mld. korun. To je naprosto zřejmé. Fakticky bychom mohli těžko naplnit také celou řadu našich programových cílů. Vláda má program, přihlásila se k určitým prioritám, tyto priority je třeba plnit. To je však jenom část problémů spojených s tímto zákonem a z mého pohledu bylo mnohem horší, že tento zákon svým a teď se nebojím říci to slovo protizaměstnaneckým zaměřením dále deformoval daňový systém České republiky. U zaměstnanců, a tedy převážné většiny daňových poplatníků by totiž jeho uvedení do života znamenalo výrazný nárůst daňového zatížení s evidentním tlakem na pokles čistých mezd a s jasnými odvozenými dopady do státního rozpočtu.

Snížení daně z přidané hodnoty na léky, knihy a nenahraditelnou dětskou výživu na 10 % si myslím, že bude určitě znamenat výraznou úlevu pro platby občanů. To se týká především důchodců a rodin s dětmi. K tomu jsme se také přihlásili, to také plníme. Pomůže zdravotním pojišťovnám alokovat více peněz na zdravotní péči. To je myslím také nepochybné. Obdobným skupinám pomůže i zrušení zdravotních poplatků, které bude poskytovatelům kompenzováno. Přímo pro rodiny s dětmi je pak určeno zvýšení daňové slevy na druhé dítě o 200 korun měsíčně a na třetí a další dítě o 300 korun měsíčně. To si myslím, že je výrazná pomoc našim rodinám s dětmi. Zvýšení průměrného důchodu pak o 200 korun, více, než by to odpovídalo ve vládním prohlášení schváleném valorizačním schématu, a znovuzavedení slevy na dani u pracujících důchodců pomůže této skupině občanů výrazně postižené pseudoreformami předchozí pravicové vlády. A je třeba říci, že právě ta předchozí koaliční vláda, ve které seděl pan ministr Kalousek, sebrala daň na slevu právě našim pracujícím důchodcům a je třeba jim ji také vrátit. A je třeba také valorizovat důchody a to zahrnuje i státní rozpočet. Nebyli to však pouze důchodci a rodiny s dětmi, které přímo postihly tzv. reformní experimenty předchozích vlád.

Projídání rozpočtu? Myslí tím samozřejmě platy státních zaměstnanců.

My přece chceme, aby státní správa byla dobře ohodnocena. Samozřejmě namítnete, aby dobře pracovala. Ano, za peníz, za dobrý peníz, nebo dovedl bych si představit lepší peníz, tedy samozřejmě, ale tomu určitě asi neodpovídá dnešní realita, za přidání určitě také je třeba vyžadovat kvalitu, s tím souhlasím.

Chtěl bych zde zmínit samozřejmě i naše policisty, kteří tedy přišli díky předchozí vládě o 10 % na svém platu. Programové záměry koalice se však neprojevují jen v podpoře soukromé spotřeby, protože zvýšení platů samozřejmě je podpora soukromé spotřeby. V zájmu posílení ekonomického růstu se zvyšují prostředky na dopravní infrastrukturu, znovuzavedení systému zelené nafty posiluje oblast zemědělství, v neposlední míře se v návrhu rozpočtu výrazně zvyšuje podíl investic podporujících ekonomický růst. Samozřejmě kritika tady ze strany opozice zazněla, k tomu mohu říci: ano, možná byly v některých rozpočtech předchozích vlád vyšší prostředky na investice, ale otázka je, jak se s nimi nakládalo, jak byly připraveny jednotlivé projekty, tak aby se ty prostředky daly realizovat. V roce 2013 samozřejmě se bývalá koalice bila v prsa, jak snížila deficit na 81 a nějaké drobné, ale je třeba si také říci, čím to bylo způsobeno. Právě to bylo způsobeno tím, že prostředky na investice se prostě nepodařilo realizovat, nepodařilo realizovat proto, protože nebyly připraveny dobře projekty pro jejich realizaci.

K zabezpečení programových priorit při zachování schodku 100 mld. se také předpokládá samozřejmě posílení příjmů státního rozpočtu.

Dámy a pánové, já jsem přesvědčen, že vláda předložila Poslanecké sněmovně dobře zpracovaný rozpočet, rozpočet, který vyváženě propojuje prvky směřující k další nápravě veřejných financí s opatřeními, která výrazným způsobem také napravují celkové ekonomické a sociální prostředí v České republice, že tento rozpočet je maximum možného.

A já jménem klubu sociální demokracie samozřejmě sděluji, že klub sociální demokracie tento rozpočet podpoří. Já vám děkuji. Dále s přednostním právem jsou do rozpravy přihlášeni: pan předseda Stanjura, po něm pan vicepremiér Babiš a poté pan poslanec Klaška. Děkuji za slovo. Nejprve pár reakcí na vystoupení pana předsedy rozpočtového výboru. Musím říci za prvé, že souhlasím s tím, že příští rok, pokud by platil zákon, který jsme schválili, by veřejné rozpočty přišly o 20 mld. To je pravda. Těch 20 mld. by zůstalo občanům. To je také pravda.